Já myslím, že bychom se měli řídit úplně jiným principem, pane ministře, a to že velký byznys má stát dobře hlídat a malým a středním má otvírat dveře. A vy postupujete přesně naopak. A je to hrozná škoda, protože prosperita České republiky může být dlouhodobě založena pouze na tom, že budou úspěšné malé, drobné a střední firmy. To jsou ti, kteří nečerpají investiční pobídky.

Velmi často jsou to lidé, kteří zaměstnávají ostatní spoluobčany a jsou velmi cenní. Místo abychom jim otevírali dveře a nezatěžovali je v jejich těžkém úsilí o to dávat práci sobě a ostatním, tak jim neustále ztěžujeme podmínky. A tento návrh zákona je jednou z nich. Nikdo mi nevymluví, že text zákona pomáhá bojovat velkým proti malým. Děkuji. Nyní řádně přihlášen pan předseda Faltýnek.

A není úplně pravda to, co tady říkají kolegové přede mnou.

To jsou dvě priority tohoto zákona. Svaz vinařů sdružuje 90 procent výrobců vína v České republice. Takže buďme prosím v té debatě objektivní. Já rozumím té rétorice, která se tady vede, té politické rétorice, ale sem tam to proložme i nějakými relevantními údaji. Faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Bohužel pan předseda Faltýnek nemá pravdu. Jsou dvě věci. Můžeme se bavit o tom, jestli nějaký dotační titul má smysl, nebo nemá, a potom... Já mluvím v té obecné rovině. A druhá věc.

To pak vypadá mnohem lépe.

Takže ten systém je pak nespravedlivý.

A v té první, o které jste mluvil, jsou všichni velcí a někteří malí i nejmenší, to ani nijak nezpochybňuji.

Na tom nic není. Oni ty obavy cítí.

Tak se omlouvám. Přihlaste se do řádné rozpravy, ale teď má faktickou poznámku pan poslanec Benda. Prosím, pokračujte. Obecně. Jakmile do zákona uzákoníme nějakou regulaci trhu, skoro vždycky je nějaký dobrý důvod, který se mediálně prezentuje. Když se na to ale podíváte podrobněji, tak zjistíte, že logicky, já to nikomu nevyčítám je snaha části konkurence získat výhodné podmínky na úkor jiných subjektů na trhu. A můžeme se bavit.

Je to logické, že tito lidé chtějí prosazovat své zájmy.

Dneska budou všichni kroutit hlavou, že to tak není. Ale podívejte se do mediálních vystoupení v minulých měsících k tomuto návrhu zákona. Já netvrdím, že tam nikdo takový není.

Ale velmi často je legislativní odpověď, že dáme novou povinnost všem, že nezaměříme například činnost kontrolních orgánů tam, kde ty problémy vidíme, a vytváříme nové a nové kontrolní mechanismy, nové a nové regulace.

Všechno to jsou odhady. Ale když se podíváte obecně a vrátíte se ke studiím, které dělají renomované zahraniční instituce, které taky odhadují velikost šedé ekonomiky, tak na tom nejsme špatně. To je myslím legitimní snaha.

My bychom se měli bavit o tom, jaké jsou efektivní nástroje, abychom skutečně ty dvě skupiny, tu velkou těch poctivých abychom nezatěžovali, a na tu malou, menší, abychom měli účinné kontrolní mechanismy a případně opravdu tvrdé tresty ze strany státu. Ale opakuji to naposled dneska, bohužel vláda, vládní většina a někteří další členové Poslanecké sněmovny volí ten jednodušší nástroj, plošnou restrikci, plošnou regulaci, plošné byrokratické překážky. A tento princip odmítáme. Já nechci ani ironizovat ty, kteří ho zastávají, jenom říkám, že to je ta jednoduchá cesta, která nevede k dobrým výsledkům. Složitější je cesta opravdu udělat to, ať to těm poctivým neděláme těžší, už tak to mají těžké, a snažíme se najít účinné mechanismy na to, aby stát účinně a razantně bojoval proti těm, kteří neplní své zákonné povinnosti a šidí své zákazníky. Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Poté dostane s přednostním právem slovo pan zpravodaj. Nyní první faktickou poznámku má pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Bendl.

Nikdy jsem nevlastnil ani hlavu vína, ale víno pravidelně kupuji. Jenom se ptám pana ministra, kolik bude v reálu znamenat tento návrh zákona zdražení pro spotřebitele. Je to pět procent, deset, patnáct? To je podle mě naprosto legitimní otázka.